Děkuji za slovo, dobrý den. Já díky té debatě jsem mohla dohledat některé konkrétní věci, a můžu se tedy nyní zeptat pana ministra k tomu mimořádnému opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, které právě zmiňuje testování ve zdravotních a sociálních zařízeních.

Správně jste uhodl, pane předsedající. Takže ta pointa je, jaký smysl má testovat rapid testy pracovníky sociálních zařízení.

To přece nedává smysl. Takže znovu se obracím na pana ministra. Protože jsem právě neměla z toho terénu info, že by tam PCR testy probíhaly, tak mě to překvapilo. A tedy bohužel to opatření v tom znění dává tuto neblahou odpověď.

A druhá věc. Ráda bych zase v návaznosti na tu proběhlou debatu za Piráty upozornila, proběhlo tady diskutování i s panem hejtmanem, který je zároveň poslancem.

Takže já bych zase poprosila pana ministra.

Proč většina těch povrchových zaměstnanců stále chodí do zaměstnání? Takže já děkuji za konkrétní odpovědi. A věřím, že žádná z otázek nebude přeslechnuta. Zatím vše ode mě. Děkuji za pozornost. Tak nyní tady mám tři faktické poznámky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tady slyšela, vy všichni, od svých předřečníků, že vláda jednala liknavě.

Děkuji.

Tak prosím, vaše dvě minuty, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu, že mi dovolil vám vysvětlit, vážené dámy a vážení pánové, situaci, jak jsme ji hodnotili my, a zodpovědět některé dotazy, které tady zazněly.

Dneska máme na schválení na Ministerstvu zdravotnictví stejný postup, takže budeme testovat zase ty, kteří byli v tom prvním kole negativní. Co se týká úpraven uhlí a toho, že tam chodí asi osm set, tisíc lidí. Zjišťovali jsme, probíhá příprava dolu na uzavření. A to tam docházejí někteří povrchoví pracovníci. Co se týká

Takže já dám na faktické...

Tady jsme se bavili o krizové legislativě, zákonu 240, a o možnostech vyhlásit buďto stav nebezpečí, stav nouze, nebo stav ohrožení státu.